Kdybychom udělali test, kolik z nás ví, odkud vláda těch 20 mld. vzala, obávám se, že výsledek by nebyl příliš vysoký. Z přebytku důchodového účtu. Dvacet mld. vzala z přebytku důchodového účtu, jinými slovy z toho, že v minulých dvou letech daňoví poplatníci zaplatili na důchodovém pojištění více, než kolik se na samotné důchody vyplatilo. Jen tak 20 mld. Ani koruna do investic, 70 mld. navíc.

Abychom si představili, co to je obsluha státního dluhu úroky, 5 mld. nahoru.

To se vlastně ušetřilo samo. Rozumím tomu, že to vláda škrtla, ta položka by stejně nebyla vyčerpána, ale reálná úspora to není.

Já to chápu, to nekritizuji. A pak se škrtly skoro 3 mld. z rozpočtu Ministerstva obrany.

A pak se snížil odhad příjmů právnických osob o 30 mld.. O 30 mld. po třech týdnech krize.

Ta novela byla poměrně jednoduchá, nicméně obsahovala nějaké odhady ekonomiky, porovnání, že byla nějakým způsobem zdůvodněna, a říkám, zejména těch 20 mld. z důchodového účtu vlastně prošlo bez pozornosti Poslanecké sněmovny, a tím myslím nás všech. Ani my jsme o tom nemluvili v té hektické době, kdy jsme projednávali desítky zákonů a měli jsme na přípravu řádově hodiny.

Když to sečtu, tak vlastně odhad další snížení daně právnických osob o dalších 8 mld., fyzických osob o 30 mld.. Když se podíváme na plnění rozpočtu za prvních pět měsíců, tak ty odhady nesedí. Proto je namístě říci, že projednáváme předčasně tuto novelu.

Takže obrovský propad.

Došlo k odhadu i sociálního pojištění. O tom jsem nemluvil.

Plus 100 milionů.

Ano, můžeme si říct, že to, co jsme schválili jako úlevu sociálního pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců, je to 13,5 mld. propad, předpokládám, že to číslo spočítali dobře, je to opět číslo Ministerstva financí, zhruba 4,5 mld. měsíčně. Takže to vlastně nesedí.

Možná má vláda pravdu, ale my to prostě nevíme. Těch čísel je tak málo, že se neodvažuji hodnotit z tohoto místa dnes a říct: to číslo není správně.

Opět se zvýšily výdaje na státní dluh, to znamená úroky, o další 3 mld., takže to už je 8 mld., jen tak, za měsíc; navíc k tomu, říkám, úroky, aniž bychom snížili dluh o jedinou korunu. Také byl ten materiál poměrně útlý.

To znamená, mimo kontrolu Poslanecké sněmovny. Je opravdu úsměvná snaha komunistů tvářit se jako opoziční strana.

Komunisté budou pro, nebo proti?

Já jsem přišel do Poslanecké sněmovny před deseti lety, v červnu roku 2010, jako čerstvě zvolený poslanec a už jsem to nezažil. Říkalo se tomu porcování medvěda.

To si řekněme otevřeně. Neslyšel jsem od těch, kteří vyjednávají o potenciální podpoře toho návrhu, že by třeba chtěli snížit dluh.

Za nás říkám, že se soutěže neúčastníme.